Dobré odpoledne. Pane předsedající, děkuji za slovo. Je to technická záležitost, transpozice směrnice Evropské unie.

Ale myslím si, že od toho je potom zdravotní výbor, aby si to pohlídal. Děkuji panu zpravodaji. A mám tady sice faktickou poznámku, ale protože jsem ještě neotevřel obecnou rozpravu, tak nemohu dát panu poslanci Michálkovi slovo. Teď otevírám obecnou rozpravu. Jako první je do ní přihlášen pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Tím pádem nedojde k žádnému zpoždění v projednání této novely. Důvod je poměrně jednoduchý. Protože je tady tento vládní návrh, tak avizuji, že načteme ve druhém čtení pozměňující návrh, který odloží účinnost elektronických receptů. Není to nic proti obsahu toho návrhu zákona.

On ten bod byl navržen původně až na příští týden, takže nedojde k žádnému zpoždění a lhůta pro transpozici 15. února bude i tak splněna úplně jednoduše. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Protože zaznělo veto dvou poslaneckých klubů, tak nemůžeme návrh projednávat podle § 90 odst. 2, ale budeme ho projednávat standardně podle § 90 odst. 7. Pokračujeme v obecné rozpravě. Pan ministr se hlásí. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych navrhl jako předkládající zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením ze 60 na 30 dnů. Ano, děkuji. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu... Pan předseda Stanjura. Respektive není, protože ho nepřednesl poslanec, ale to je jiná věc. Nicméně pokud chcete pomoci lékařům, tak podpořte zkrácení lhůty na 3 dny. To opravdu stačí.

Další s přednostním právem pan místopředseda Filip. Děkuji.

S přednostním právem pan ministr. Máte slovo, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Já se strašně omlouvám. Pokud tedy chcete tady tuto debatu otevřít, já právě se omlouvám, ale z veřejných zdrojů ty informace jsou trochu...

Já nevidím vůbec žádný důvod k jeho posunutí.

Já chci říci, že v podstatě zítra, pokud vím, bude o tom velká debata na zdravotním výboru. Ale já jenom podotýkám jednu věc, je to to samé, jako když někomu řekneme, že budeme vydávat nové řidičáky, někdo se přihlásí, dva dny před termínem si o něj požádá a nedostane ho a bude tvrdit, že si požádal včas a díky tomuhle systému ho nemá, proto nemůže být pokutován. Já tady strašně nerad, já prostě... ten návrh na 30 dnů pro tu transpozici je podle mě dostatečný a já říkám, ten důvod je ten, že opravdu nechci udělat z tohoto zákona debatu na téma eRecept.

Děkuji moc. Za prvé, všimněte si toho logického rozporu pana ministra.

Není tomu tak. Se zkrácením lhůty jednací řád říká, že pod 30 dnů to mohou vetovat buď dva kluby, nebo 50 poslanců. Tolik jenom na upřesnění.